Dotýká se zdraví našich dětí a na Ministerstvu školství jsou již informace o potížích učitelů základních škol, kteří formou hromadných dopisů žádají rodiče o spolupráci při potírání tohoto nešvaru, a stejně tak i sportovní kluby.

A jaká je vlastně realita dnešního dne? Když jsme ve shodě s odbornou veřejností připravili návrh řešení, jak tuto situaci řešit, jak reagovalo Ministerstvo zdravotnictví? Řekli, že připraví ještě kvalitnější vlastní návrh. K dnešnímu dni ale máme od tohoto ministerstva bohužel jedno velké nic! Prostě se na to vykašlali, i když řečí kolem toho ještě dva měsíce zpátky měli hodně. A jaká je reakce vlády?